Děkuji pane předsedající. Myslím, prostřednictvím vaším, že pan kolega Korte mě tu na chladném severu nemusí oslovovat plnými tituly, že určitě bych to přežil i bez toho.

Takže tam jsou poměrně razantní investice. Zároveň se hlásím k tomu, že uděláme maximum, aby byl podpořen výzkum a vývoj v druhých a třetích generacích. Jen nemohu slíbit, že Agrofert ani do těchto nových technologií nebude investovat. To skutečně nemohu. Děkuji. Nyní pan poslanec Milan Urban k faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Benešík.

Nemám důvod nevěřit tomu, že proběhne do 30. 6., nicméně zatím neproběhla, a z tohoto důvodu dávám návrh na přerušení do té doby, než proběhne.

Hlasování číslo 206, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní tedy pan kolega Benešík, poté ministr životního prostředí Richard Brabec, který nevydržel napětí situace a vstoupil do faktických poznámek. Ano, pan kolega Kalousek má také faktickou. Omlouvám se panu poslanci Kalouskovi. Za panem poslancem Benešíkem, před panem ministrem Brabcem pan kolega Kalousek s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, doufám, že dnes už naposledy.

Jiná cesta v podstatě nebyla, tak abychom dosáhli toho, k čemu jsme se sami nebo k čemu se tehdejší vláda zavázala. Takže já to rozhodně nerozporuji. V tehdejší době to bylo asi rozhodnutí, které nemělo jinou alternativu.

Já se obávám, a to je podstata diskuse, že ani právě v současné době jiná alternativa není. Ale jestli náš závazek budeme plnit, to je naše povinnost, a jestli to má alternativu, o tom rozhodně nejsem přesvědčen. Já si myslím, že nemá. Otázka je, jestli je alternativa. Děkuji panu poslanci Benešíkovi a pokračujeme ve faktických poznámkách. Faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Ještě než vám, pane zpravodaji, udělím slovo, požádám sněmovnu o klid.

Proto pokládám za velmi krátkozraké, že to přerušení neprošlo. Takže já si nemyslím, že může dojít ke schválení tohoto návrhu zákona dříve, než notifikace proběhne. Ale jednu malou poznámku, kolegové.

To, co vy teď projednáváte, je čistý přílepek. Budu tak argumentovat v Senátu a pravděpodobně tak budu argumentovat i vůči Ústavnímu soudu. Jestli chcete dodržovat to, co slibujete, tak neschvalujte přílepky. Stáhněte to a udělejte to legislativně pořádně. Mnohokrát jste to pranýřovali. Nyní pan ministr životního prostředí Richard Brabec také k faktické poznámce, i když je řádně přihlášen jako první s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Tak, tady se slušný ministr ke slovu jinak než faktickou poznámkou nedostane. Mám dvě minuty, možná se ještě dostanu ke slovu. K panu poslanci Kučerovi.

Rok se dohaduje Generální ředitelství cel s Ministerstvem životního prostředí. K tomu, co říkal pan kolega Jurečka.

Nula.

Čas je neúprosný, takže já už toho asi víc neřeknu, tak se znovu musím přihlásit s další faktickou připomínkou.